Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí Chtěl bych vás informovat, že jsem vydal své rozhodnutí číslo 2 o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny na středu 4. prosince a na čtvrtek 5. prosince a jejich řízením jsem pověřil následující poslance.

Takže kromě rozpočtového výboru, což vyřešíme v rozpravě, vás seznámím s následujícími časy a jmény.

Pověřil jsem pana poslance Votavu řízením rozpočtového výboru, který se sejde v dobu, kterou pan poslanec určí ve svém vystoupení. Poslance Jiřího Štětinu řízením kontrolního výboru, který se sejde v 16 hodin v místnosti 206, myšleno rovněž ve čtvrtek 5. prosince.

Poslance Roma Kostřicu řízením zahraničního výboru, který se sejde v 10 hodin ve čtvrtek v místnosti zahraničního výboru číslo 250, Sněmovní 1.

Pověření je do doby, než budou zvolení předsedové výborů potvrzeni Poslaneckou sněmovnou.

Ještě jenom upozorňuji, že je zde rozdíl mezi volbou předsedy výborem a volbou předsedy výboru Poslaneckou sněmovnou. Návrhy kandidátů se budou předkládat přímo na jednání výboru. Tolik informace z mé strany. A prosím pana poslance Votavu, který byl pověřen svoláním a řízením výboru rozpočtového, který jediný zatím neví, kdy se sejde, aby nás informoval o termínu schůze výboru. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl upozornit členy rozpočtového výboru, že rozpočtový výbor bude zasedat v této místnosti, v tomto jednacím sále, 30 minut po skončení jednání Sněmovny. Ta doba je potřebná pro technické zajištění. Ano, děkuji.

Přeji vám hezký zbytek dne a uvidíme se v pátek.